Pokud to tak není, máme opravné prostředky, skutečné opravné prostředky.

Děkuji panu ministrovi.

Děkuji. Vážená paní ministryně, na základě informací, které se opět po čase objevily ve sdělovacích prostředcích, bych se vás chtěla zeptat na aktuální situaci týkající se prvorepublikové vily Milada na Praze 8.

Bezplatný převod se ale nikdy nepodařil. Už v roce 2010 Ministerstvo financí neschválilo bezúplatný převod vily z majetku ministerstva na univerzitu z toho důvodu, že údajně chybělo doložení veřejného zájmu. V minulosti byla obsazena squattery, kteří se podle svého vyjádření snažili upozornit na skutečnost, že se stát dlouhodobě s péčí řádného hospodáře o mnohé své objekty nestará a nechává je bez jakéhokoliv zájmu chátrat. To je bezesporu pravda.

Mnohé z těchto budov by mohly sloužit veřejnému zájmu. Mohly by zde být umístěny jesle, mateřské školy, jejichž kapacita je nedostatečná, školní družiny, centra pro seniory, střediska sociální péče apod. Od té doby se nic nezměnilo. Na co se čeká? A to se netýká jen vily Milady. Ptám se tedy, jestli se Ministerstvo školství míní touto situací zabývat, kdy a jak to bude dořešeno. Děkuji. Paní poslankyni bude odpovězeno písemně. Prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, můj dotaz směřuje spíše asi z 50 % na vaše ministerstvo, protože jak jsem se dozvěděl, v orgánech společnosti jsou zástupci jak Ministerstva financí, tak vašeho ministerstva.

Hovoří se o různých schématech, různých možnostech řešení, proto i účast státu v těchto orgánech má dvě roviny. První rovina je rovina informační. Předpokládám tedy, že jejich úkolem je podávat informace. A zde se dostáváme do roviny možného zainteresování státu na výraznějším zásahu státu do řešení v této společnosti a dostáváme se na rovinu, řekněme, obchodní nebo byznysovou o budoucnosti OKD. Zde jejich funkce jako zástupců státu v orgánech společnosti by mohla být chápána jako určitý, dovolte mi ten příměr, vlivový směr státu v orgánech a teoreticky by mohla být i vnímána jako určitá spoluzodpovědnost státu v této společnosti. Nechci předjímat, ale možná i do budoucna nějaké vzniklé nároky, které by mohly být směřovány vůči státu v rámci nějakých vyrovnávání. Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Nevím, nechci předjímat. Pak je ještě druhá možnost, že se to prodlouží o další čtyři měsíce. Pokud se to nepovede, tak hrozí bankrot, to všichni v zásadě víme.